Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 60. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adámek do 16. hodiny, osobní důvody.

Ještě se omlouvá paní poslankyně Aulická Jírovcová, a to z celého jednacího dne z osobních důvodů. Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek od 16. hodiny, pracovní důvody, pan ministr Brabec pracovní důvody, pan ministr Herman ale toho tady vidím. Zeptám se pana ministra Hermana... Pan ministr Herman! Předpokládám, že rušíte svoji omluvu. Pan ministr Chovanec zahraniční cesta, pan ministr Štech zdravotní důvody, pan ministr Ťok pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy. Dnes bychom se měli věnovat bodu 28, smlouvy druhé čtení, což je sněmovní tisk 1000, smlouva Kanada EU, a dále bodům z bloku zprávy a další. Z grémia žádný návrh nepadl a mám zde zatím dvě přihlášky, pan poslanec Plíšek a potom paní poslankyně Černochová.

Navrhuji tuto závěrečnou zprávu jako první bod dnešního jednání. Děkuji. Paní poslankyně Černochová a připraví se pan poslanec Ondráček. Děkuji, pane předsedo. 23. května letošního roku Poslanecká sněmovna přijala usnesení k politizaci organizace UNESCO ohledně Jeruzaléma. Navrhli jsme toto usnesení společně s panem kolegou Bartoškem a řadou dalších kolegů. V tomto usnesení jsme vyzvali vládu České republiky, aby zastavila veškeré platby členských příspěvků České republiky organizaci OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO ze státního rozpočtu v letošním roce a aby tyto platby byly zastaveny i v letech nadcházejících, pakliže tato organizace bude pokračovat ve své nenávistné rétorice vůči Státu Izrael a bude i nadále podléhat politizaci. Co se nestalo. Po několika týdnech poslal pan ministr Lubomír Zaorálek dopis předsedovi Poslanecké sněmovny panu Hamáčkovi, kdy nabízel rozšíření konzultací kvůli některým hlasováním Sněmovny, která cituji přesně nejsou zcela komfortní s uplatňovanou zahraniční politikou vlády, mohou vyvolávat napětí a případné negativní dopady mohou poškodit bilaterální vztahy České republiky se zahraničními partnery. Dotazovala jsem se, co tím básník chce říct. Jaká konkrétní usnesení poškodila zahraničněpolitické zájmy, který stát a na jaké úrovni a jakým způsobem si na předmětné či předmětná usnesení stěžuje, a dozvěděla jsem se následující.

Nechala jsem si, kolegyně a kolegové, zpracovat analýzu Parlamentního institutu, zda neplacením příspěvku UNESCO skutečně dojde k porušení Ústavy České republiky či závazku dodržovat mezinárodní smlouvy. Tato analýza toto tvrzení ministra zahraničí Zaorálka nepotvrdila. Následně jsem interpelovala pana ministra znovu Já se velmi omlouvám a prosím sněmovnu o klid!

Byla též vyjádřena obava ze zneužití jména České republiky v izraelskopalestinském konfliktu, neboť Izrael jednání a usnesení Poslanecké sněmovny vydával za velký průlom v mezinárodní politice. Zároveň vláda byla požádána, aby odmítla diskusi, která probíhala na pléna Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kolegyně, kolegové, připadá vám to normální? Obdobná je i informace ze schůzky vedoucího styčného úřadu České republiky v Ramalláhu se zástupci Prosím, abyste se usadili na svá místa jak vlevo, tak vpravo. A ty, co patří doprava a jsou teď vlevo, prosím, aby se přesunuli doprava.